Já si myslím, že teď už to bude opravdu krátké. Je to poměrně velmi, velmi stará historie, ale já tady budu citovat projev jednoho ze zákonodárců jisté země, kterou jsme považovali za kolébku demokracie. Myslím si, že je tedy nejvyšší čas.